A nakonec i v tomto smyslu, že takové řekněme symbolické většinové prvky v tom modelu mohou být, se nakonec vyjádřil i Ústavní soud.

Na druhou stranu je potřeba říci, že to skutečně byl nějaký konsenzus, kompromis politických jednání. A poněkud nespravedlivě byl kolega Marek Benda osočován z toho, že chce vracet systém někam do 90. let. Kdo si ten návrh přečetl, tak od začátku musel vědět, že to tak není a že to byl on, který přišel s tím návrhem kompromisu mezi dvěma póly. On přišel s verzí pouze podle varianty prvních náhradníků, to znamená, ti první pod čarou, kteří kus toho mandátu, ale ne celý, získali už přímo od voličů.

Pokud jde o koaliční kvora pro koalice načítací, tak my jsme od začátku byli přesvědčeni o tom, že je namístě, aby zde nějaké limity byly, ale aby byly mírnější než doposud. Ten výsledek 8 a 11 % pro nás je jednoznačně akceptovatelný.

Chci zdůraznit to, že se jedná o řešení, které nebylo vytvořené teď v posledních týdnech nebo dvou měsících. To řešení zde ve Sněmovně leží už dvaapůl roku, bylo dokonce vráceno k přepracování a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra upraveno a teď pouze převzato do této novely volebního zákona, čili nikdo nás nemůže napadat z toho, že jsme narychlo něco spíchli. Naopak ten návrh má své ratio. Vychází vstříc této vládě, protože tato vláda to má ve svém vládním prohlášení, bylo by možné tedy splnit jeden z cílů, které si vláda stanovila, a my v tomto smyslu s ní jednoznačně souhlasíme, a zároveň vyjít vstříc spravedlivým přáním našich občanů žijících a pracujících v zahraničí. Budu rád, když ji i zde ve Sněmovně dokážete podpořit. Má velkou podporu horní komory Parlamentu.

Věřím, že dnes úspěšně novelu volebního zákona schválíme, a vyšleme tak signál voličům, že volby a volební pravidla v tomto roce budou včas schválena a připravena tak, aby volby mohly řádně proběhnout.

Přečtu dvě omluvy.

Dobrý den. Děkuji vám, vážený pane předsedo, za slovo. Já budu velmi stručný. Veškeré parametry nového volebního zákona představili velmi podrobně oba dva moji předřečníci. Já bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, panu předsedovi ústavněprávního výboru, všem předsedům politických frakcí v Poslanecké sněmovně, že jsme byli schopni v tak krátké době dosáhnout i v tak roztříštěné Poslanecké sněmovně, kde máme devět poslaneckých klubů, nějaké elementární shody nad tím, jak bychom měli v České republice volit už teď na podzim do Poslanecké sněmovny. Zároveň bych chtěl ocenit i naše senátory nemyslím tím naše stranické, ale obecně Senát jako instituci kteří byli ochotni se od začátku pustit do diskuse s Poslaneckou sněmovnou, nějakým způsobem dát základní parametry tomu hřišti, kde se pohybujeme. Já jako předseda hnutí Starostové a nezávislí se samozřejmě cítím být jistým způsobem spoluzodpovědný za tu situaci, ve které se teď nacházíme. Byli to právě naši senátoři, kteří na podzim roku 2017 přišli s návrhem ústavní žaloby a hledali pro ni podporu od jiných senátních klubů v naší horní komoře. Samozřejmě jsme tehdy nemohli tušit, že rozhodování Ústavního soudu bude trvat tak dlouho. Nemohli jsme tušit, že to rozhodnutí Ústavního soudu nepřijde zrovna v nejlepší chvíli, a to krátce před parlamentními volbami, a vystavil nás tak Ústavní soud poměrně složité situaci: rychle se dohodnout a připravit takový návrh zákona, který bude kompromisní a projde oběma komorami, aby tady nedocházelo k tomu pingpongu, k tomu vracení míčku z jedné komory do druhé. Já doufám, že my jako Poslanecká sněmovna právě dnes zahájíme cestu k tomu konsenzu, cestu k volebnímu zákonu, který bude spravedlivější. Já bych jenom chtěl říci, že ideově si za podnětem našich senátorů dodnes stojím. Ten základní příklad toho, v čem minulý volební systém, který byl shledán jako neústavní, byl problematický, je počet hlasů, který jednotlivá politická uskupení potřebovala pro zisk poslaneckého mandátu.